Děkuji. A pan ministr financí.

Nemáme čísla. Ale ta zkratka kdo bere hotovost, je zloděj...

Já si to prostě nemyslím. Já si to nemyslím. Já někdy platím hotově dobrovolně, i když tam platí karta. Myslíte, že to platím zloději?

Pokud máte pocit, že někdo krade, tak čiňte to, co vám říkají zákony. Já ten pocit nemám.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Viděl jste? Já jsem se zeptala.

Zkuste se zeptat pana majitele. Viděl jste ty fronty v Ostravě? Ty obrovské fronty před bankomatem?

Já chci svobodu v placení. A když chci platit hotově, tak platím hotově. Ale tady není svoboda.

Děkuji. A nyní jenom přečtu pořadí faktických. Prosím, paní poslankyně. Prosím. Já děkuji za slovo. Pane ministře, já jsem se zeptala. Já jsem se zeptala, proč nemohu platit kartou.

Děkuji. Prosím. Děkuju za slovo, paní předsedající.